Děkuji a požádám pana ministra o odpověď.

Takže není velkým překvapením, že ten záchyt je malý, a není to tím, že by ty testy nefungovaly, ale je to tím, že opravdu ve zdravé populaci nemůžeme dneska očekávat víc nemocných, než kteří jsou podle statistiky v tom průměru.

Naše statistiky tedy tak úplně jednoznačné nejsou.

Čili to je ten druhý pohled na věc, že musíme nabídnout nástroj, který by to umožnil. PCR testování by mělo být pochopitelně ještě účinnější, přesnější, pohodlnější.

My dneska nemáme jiný nástroj než akceptovat certifikát výrobce, že test má deklarovanou kvalitu. Co je důležité také si uvědomit, a já doufám, že se čísla nijak výrazně nebudou měnit, co se týče záchytu nemocných v testování ve školách a ve školkách, ale musíme si uvědomit, že to včerejší testování já už jsem to tady vlastně i včera říkal ve Sněmovně že to včerejší testování neukazuje to, jaká je situace v dětském kolektivu, ale jaká je situace v rodině každého toho dítěte, protože to dítě ráno přišlo z domova a udělal se mu výtěr z nosu, čili tam se nemohlo nakazit jinde než v domácím prostředí.

Paní poslankyně položí doplňující dotaz. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vy tady mluvíte o nějaké certifikaci.

Samozřejmě tím se ta citlivost ještě snižuje, takže jestli toto vůbec má význam.

Děkuji a pan ministr odpoví. Pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, děti nejsou rizikovější skupinou. My nabízíme to, aby především ve školách bylo děláno kvalitní testování, proto ho nabízíme dvakrát týdně. V dalších institucích jsme přistoupili ke kompromisu a zatím ho děláme jenom jednou týdně, ale není to tím, že by to u dospělých stačilo, ale je to tím, že je to logistický problém.

Zase tam mohou být nějaké barvy.

Takže bych se toho spíš neobával ve srovnání, s jakými chemikáliemi děti přicházejí do styku s jiným materiálem včetně oblečení a podobně.

Děkuji, vážený pane předsedající. Samozřejmě to přímo souvisí i s dětmi a s tím, jak jsou testované ve školách.